Za třetí. Protože se náš systém líbí právě i podnikatelům, tak už nás oslovila jedna z největších bank v České republice s tím, že s námi chce navázat spolupráci a právě upravit ten náš systém pro jejich potřeby, aby mohli zlepšit služby svým zákazníkům.

Rád bych dodržel jednací řád. Ještě chviličku.

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, milí piráti prostřednictvím pana předsedající, opravdu si myslíte, že v České republice je problém založit firmu za jeden den?

Vy víte, o čem mluvím. Chci říct, že v České republice opravdu není problém založit firmu za jeden den.

V dnešní době v obchodním rejstříku jsou stovky, možná tisíce firem, které byly založeny za jeden den. V tom vašem návrhu vy říkáte, že chcete zjednodušit zakládání firem a snížit náklady. Ale už nikdo neřeší to, že vy si sice založíte v Dánsku firmu za dvacet třicet eur, ale zaplatíte potom každý rok několik set eur za provoz těch rejstříků, protože ty rejstříky někdo musí provozovat. Dnes v nákladech na založení firmy je například 2 700 soudní poplatek za to, že samozřejmě ta firma je registrovaná v obchodním rejstříku. Dále chcete, aby společnost s ručením omezeným nemusela skládat základní kapitál.

Pro mě to normální není. Je to tak.

Takhle opravdu digitalizace vypadat nemůže a myslím si, že tady pouze lobbujete za to, aby notáři měli více práce.

Prosím o klid sněmovnu.

Dokažte si představit tu ideální situaci, kdy si na počítači otevřete stránku registrace firmy, zaplatíte třeba korunu a za pět minut máte zaregistrovanou firmu v obchodním rejstříku, firmu s. r. o.

A teď je bude chtít zrušit, protože najednou exekuce, někde něco, začne to být velkým problémem.

Protože tam nebude žádná kontrola ani orgánu veřejné správy, ani notáře a bude na ty firmy dělat jeden daňový únik a daňový podvod za druhým. Máte to nedomyšlené. Tam jsme řekli, že do pěti let se to musí udělat tak, aby na to byl stát připraven, a podle mého názoru, až bude stát připraven obecně na právo na digitální služby, tak pak ať se zakládají společnosti digitálně, ale nemůžeme předbíhat situaci, že budeme zakládat společnosti online, tak jak chcete vy. A i ta vaše platforma, kterou máte na vašich webových stránkách, tak není o ničem jiném, než že ten člověk vyplní formulář, na základě kterého si následně vygeneruje nějaké podklady a dokumenty a ty dokumenty pak zpracuje notář, a zpracuje se to tím postupem, jak jsem říkal.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, je opravdu fascinující pozorovat vystoupení lobbisty v přímém přenosu zde na plénu. My jsme veřejnosti dali tu aplikaci a nyní chceme, aby to mohli používat všichni. Aby to nabídl stát.